I tady jsme tedy ve druhém kole tajné volby. Oba tedy postoupili do druhého kola. I zde bylo kvorum 75.